Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jenom krátce připomínky za poslanecký klub Úsvit Národní koalice k tomuto návrhu zákona.

Skoro bych i řekl, že bychom je možná neměli kontrolovat vůbec, protože říkám, že máme mít takové zpravodajské služby, kterým můžeme věřit, a tudíž není třeba je kontrolovat. Ale budiž. Chápu i to, že jste si to dali, vážení vládní kolegové, do koaliční smlouvy, a proto to prosazujete. To pochopit dokážu. Říkám budiž. Ale když už tedy toto máme udělat, tak to udělejme tak, aby to skutečně bylo přínosem, mělo to smysl a hlavně aby to neuškodilo. Jednoznačně podporuji vznik parlamentní komise pro Úřad pro zahraniční styky a informace po vzoru ostatních zpravodajských služeb, které v republice máme a které tento stálý kontrolní orgán v Poslanecké sněmovně mají. Jsem velmi rád a děkuji za to, že vláda nakonec vyslyšela i jednu z mých zásadních připomínek, a nejenom mých, a ustoupila od původního záměru, že ze členství v kontrolním orgánu druhého stupně by byli předem vyloučeni všichni, kdo kdy byli příslušníci bezpečnostních sborů. V podstatě bychom tím vyloučili vlastně každého, kdo třeba před dvaceti lety byl rok u hasičů, tak už by se členem stát nemohl. To navrhované omezení, že uchazeč nesmí být u bezpečnostních složek v posledních třech letech, je podle mého názoru celkem akceptovatelné. Za poměrně nešťastnou ale považuji podmínku právního vzdělání. To není vůbec nic proti právníkům, ale v takovémto orgánu si myslím, že bude mnohem cennější člověk, který má ze zpravodajských služeb zkušenost, orientuje se v problematice a třeba má i takzvaně dobré jméno u partnerských služeb v zahraničí. Stejně tak za nešťastné považuji stanovení mzdových podmínek přímo zákonem. Pokud by se ukázalo, že je to třeba nastavené špatně, budeme muset znovu měnit celý zákon, což je, jak tady nemusím připomínat, poměrně zdlouhavý a komplikovaný proces. Podle mého názoru by to bohatě stačilo řešit nařízením vlády. Problém podle mého názoru bude i s prověrkou na stupeň přísně tajné. Nevím, kdo s tím máte zkušenost, ale její vyhotovení trvá plus minus rok.

Ale zároveň čestně přiznávám, že prověrku na stupeň přísně tajné považuji za nezbytnou a nutnou, zvlášť v okamžiku, kdy tento kontrolní orgán bude moci kontrolovat i takzvaně živé věci. Už jenom krátce závěrem to nejpodstatnější. Naprosto klíčová je podle mě otázka důvěry. Musíme si uvědomit, že země velikosti České republiky se prostě bez spolupráce se zahraničními službami neobejde. Zároveň je fakt, že v tomto prostředí vládne vždy určitá míra paranoia, která je pochopitelná a do určité míry asi i nutná.

Proto nabádám k maximální opatrnosti, abychom touto změnou nezpůsobili více škody než užitku a abychom k tomu i takto přistupovali. Já vám také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Chalupa. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, poslanecký klub hnutí ANO 2011 celou tu iniciativu směřující ke dvoustupňové kontrole zpravodajských služeb přivítal, připojil se k ní a aktivně se zúčastnil pracovních diskusí při přípravě předlohy zákona, jak tady o tom hovořil pan premiér. Domnívám se, že rozšíření těch kompetencí a projednání v orgánech Sněmovny přispěje i k diskusi ohledně koordinace zpravodajských služeb, jak tady o tom hovořil pan poslanec Gabal. Pokud se tady hovoří o tom, jak bude složena ta kontrolní dvoustupňová komise podle § 12, tak pokud dospějeme k názoru, že to budou lidé, kteří budou dobře zaplaceni, a pravděpodobně možná budeme uvažovat i o tom, že to bude jakýsi trvalejší pracovní poměr, když se to takto nazve, tak potom nevidím důvod ani k tomu, abychom nediskutovali, že by tato komise druhého stupně měla kompetenci kontrolovat i další subjekty, které souvisejí s věcmi ohledně zpravodajských služeb, i na subjekt například, jako je komise pro kontrolu GIBS, protože i tam jsme v podstatě bezzubí, co se týká živých svazků. Takže to si myslím, že by se mohlo diskutovat v orgánech Sněmovny. Nemáme vyřešený rozhodně problém úniku informací, což s tím samozřejmě souvisí. Diskuse o tom by měla být také velmi intenzivní. A závěrem svého vystoupení dávám návrh na projednání předlohy ve stálé komisi pro kontrolu Vojenského zpravodajství. Děkuju za pozornost.

Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Urban. Nejste přihlášen. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Jestliže se nikdo další nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím. V tom případě přednesu návrh usnesení.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 132, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Jenom zopakuji návrhy, které zazněly v rozpravě. Pan poslanec Benda navrhuje přikázat tento tisk výboru pro obranu a ústavněprávnímu výboru.

Obávám se, že přikázat můžeme tento tisk pouze výborům, nikoli stálé komisi. Táži se, zda má někdo další návrh k přikázání výborům k projednání.

Jestliže není žádný další návrh, budeme hlasovat o dvou návrzích pana poslance Bendy.

Kdo je proti tomuto návrhu?